Jednalo by se jak o strategické investice, tak o běžnou obnovu majetku.

Děkuji vám za pozornost. Děkuji, pane ministře. Nyní je přihlášen s přednostním právem pan ministr Adam Vojtěch a připraví se pan poslanec Aleš Juchelka. Děkuji za slovo, vážená paní místopředsedkyně, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolím si také vyjádřit se k tématu rozpočtového provizoria a dopadu tohoto kroku na rezort zdravotnictví.

Myslím si, že to je naprosto jasný signál o preferenci rezortu zdravotnictví jako takového. Samozřejmě, celá řada výdajů jde i ze státního rozpočtu a jsou to peníze, které jsou určeny právě na řešení této krize a kde skutečně by mohlo dojít k tomu, že by mohly být ohroženy některé zásadní věci například nákup vakcín. Česká republika má objednané vakcíny pro další období. Budou ty vakcíny docházet v následujících měsících.

To je skutečně něco, co je nutné vnímat v kontextu výdajů, které nás čekají v příštím roce.

Takže tady jenom bych poprosil, aby skutečně nedošlo k tomu, že bude třeba zpoždění v platbách za vakcíny, kdy skutečně ty faktury mají splatnost 30 dní a splatnost je velmi, velmi striktní.

To je další věc, která je velmi zásadní. Další oblastí je podpora zdravotníků.

Tento program končí na konci roku. Pokud bude nutné, a já si myslím, že to nutné bude, opět podpořit zdravotníky, musí být vypsán program nový.

Takže i tady bych poprosil, aby tomu byla věnována maximální pozornost. Komunikujeme s odbory, komunikujeme se zdravotníky a oni čekají, že ten program bude znovu vypsán tak, aby ti, kteří nestihli se dostat do těch lázní, se k nim dostali v příštím roce. Další věcí, která je velmi zásadní, jsou investice. V příštím roce z národních peněz půjde 8 miliard korun na investice.

I v tomto případě je nutné myslet na to, že Ministerstvo zdravotnictví je tím, kdo vydává rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Myslím si, že naše zdravotnictví potřebuje investice, je to naprosto klíčová věc.